Zanedlouho bude na mém facebookovém kanále přímý přenos rozhovorů s lidmi ze Švédska, jak se tam dneska žije a proč.

Děkuji.

Včera jsem vyzval veřejně Tomia Okamuru i Radima Fialu k tomu, aby zablokovali jednání dnešní Sněmovny, protože mají k dispozici přednostní práva.

On v úvodu svého vystoupení napadl nás dva nezařazené poslance, kteří jsme jednání Sněmovny sledovali z kanceláře, protože tady je jasné rozložení sil a hlasování o tom, jestli bude, nebo nebude zkrácena doba jednání poslanců, bylo s rozdílem více hlasů, než jsme mohli ovlivnit.

Nicméně když už mám to druhé vystoupení v řadě za sebou, tak bych ještě okomentoval to, že vláda nejen že systematicky přijímá protiústavní opatření protiústavní, bylo to opakovaně konstatováno jak Ústavním soudem, tak Nejvyšším správním soudem.

Nakupuje jako mafie za miliardy předražené respirátory, experimentální léky, které mohou někoho zabít anebo jsou možná jenom placebem, brzdí ověřenou léčbu, odmítá o ní jakoukoli debatu a krade ochranné pomůcky krade ochranné pomůcky a potom mimosoudně vyplatí 26 milionů jako odškodné. Úžasné! Prosím, pánové, nerušte mě.

Děkuji.

Já jenom velmi stručně.

Tak bych jenom upozornil na to, že Ústavní soud neřekl, že vláda postupovala protiústavně. Ústavní soud dokonce ani tu věc zrušit nemohl, protože sám uznal, že k tomu není příslušný a že Poslanecká sněmovna má dostatečné pravomoci vůči vládě, které pokud by chtěla, tak může vykonávat. Tak prosím pro záznam a pro veřejnost: Ústavní soud nekonstatoval protiústavnost a Ústavní soud ani tu věc zrušit nemohl, protože prostě sám uznal, že to není věc Ústavního soudu, nicméně vztahů mezi Sněmovnou a vládou. Děkuji.

Já jsem chtěl také vlastně reagovat na to, co tady zaznělo.

A taky jsem ukázal, jak řada zemí postupuje podle principu bližší košile než kabát, a Evropa, která si možná myslela, že je třeba zdůrazňovat principy svobodného trhu, prostě na to doplatila. Ale to, co jsem říkal, že je zpochybňováno takto v otázce svobodného trhu, tak stejně podle mě je třeba uvažovat o tom, jak funguje vlastně svoboda jednotlivce a svoboda individua, protože i tady se často mluvilo o tom, že svoboda jednotlivce je nade vším.